Taková úprava je pochopitelně z našeho pohledu, ale i z pohledu právníků, zcela nepřiměřená.

To nejde. A to, že má někdo dobrou vůli, na to se tady nehraje.